Já tento návrh zákona podporuji, ale musí dojít ve druhém čtení k určitému zpřesnění, aby nedocházelo k tomu, co zde již často bylo zmiňováno, a to je onen morální hazard, to znamená, aby změkčení podmínek oddlužení neznamenalo, že lidé budou ještě snáze podléhat těm reklamním kampaním a budou si ještě více půjčovat. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. My jsme si toho s panem ministrem o těchto věcech řekli už dost a já nechci opakovat různé argumenty, které už zazněly.

A pokud tento zákon schválíme tak, jak je navržen, tak dojde nebojím se říci to slovo k masovému zneužívání. A ti dlužníci ono to funguje tak, že oni už dnes čtou ty novinové titulky a už tam se dozvídají: bude nějaká změna.

Děkuji. Faktická poznámka. Já už jsem to tady říkal minule, když jsme tento bod projednávali v první části. No ale proč nám půjčují? A já se opět, promiňte mi to, vrátím k tomu, že oni půjčují, že hřeší na kladivo těch exekucí. A kolegové, kolegyně v Poslanecké sněmovně, několikrát jsem tady navrhoval, abychom řešili problematiku exekucí, vícečetných exekucí, zbytečně vícečetných exekucí, kdy se těm lidem účtují zbytečně několikanásobné poplatky. Odmítli jste to. Zopakuji to, že řešíme bod C a vynechali jsme body A a kolega Hovorka říkal, že možná i body A, které umožňují to, aby se takto bezhlavě půjčovalo. To, co nyní řešíme, nechápu proč nyní je na pořadu schůze, to, co už tady leží od Senátu od roku 2015, jste několikrát zamítli ten krok předcházející trošku se zabývat exekucemi. (?) Bohužel nemám, co bych k tomu víc dodal. Děkuji. Pan předseda Michal Kučera. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Nevím, jestli ten důvod je ten, že ty odpovědi nezná, nebo není připraven.

Děkuji.